Možná vám někdo namluvil, že když zvednete ruku pro vládu, tak zachraňujete sociální demokracii, že bez účasti ve vládě byste spadli na hranici volitelnosti. Po předminulých volbách jste měli 20 % a premiéra.

Jak asi skončí vaše vládní spolupráce tentokrát, milí kolegové ze sociální demokracie? Myslím, že se pouštíte do nerovného boje. Andrej Babiš je politický terminátor druhé generace.

Je pravda, že lidé tohoto terminátora nakonec zničili.

Ten ale na vaší straně bohužel nestojí, ani s vámi nebojuje. Myslímli, kolegové ze sociální demokracie, že existuje jediná cesta, jak můžete další vládu s Andrejem Babišem přežít, jak zcela neztratit tvář, místo na politické scéně a alespoň minimální koaliční potenciál: nenechte se koupit, nenechte se ponižovat, nenechte se zastrašit. A když bude nejhůř, pošlete tuto vládu do pekel. Ostatně to není vaše vláda, je to vláda Andreje Babiše, prezidenta a komunistů. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Než vyzvu další přihlášenou do rozpravy, tak je tady pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Je vidět, že je to inteligentní muž a pochopil dobře, o co zde ve Sněmovně jde, proto se sem po čase rád vrátil.